Předložený návrh uvede ministr zahraničních věcí Jan Lipavský.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych vám předložil Rámcovou dohodu o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a vládou Malajsie na straně druhé.

Za Evropskou unii dohodu podepsal předseda vlády České republiky Petr Fiala vzhledem k tehdy probíhajícímu českému předsednictví. Zároveň včera Senát Parlamentu České republiky vyslovil souhlas s ratifikací dohody tak, jak je přednášena i zde. Já bych chtěl říct, že tato dohoda je komplexní dohoda mezi Evropskou unií a Malajsií.

Pokrývá také spolupráci ve zdravotnictví, životním prostředí, v otázkách energetiky, vzdělávání, ve vědě, v dopravě a v celé řadě dalších oblastí, například otázky informační společnosti a kybernetické bezpečnosti nebo opatření proti praní peněz a financování terorismu.

Nechci zde zabíhat do detailů, takže nebudu popisovat úplně naši bilaterální relaci, to můžeme udělat třeba v zahraničním výboru. Děkuju za pozornost. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobrý den. Předkládaný dokument, sněmovní tisk 381, jak už tady zaznělo, je rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a vládou Malajsie na straně druhé. On tedy text dohody vlastně vznikl už v roce 2016, kdy byl parafován zástupci Evropské komise a Malajsie, ale následně trvaly členské státy Evropské unie na tom, aby byla smlouva změněna na takzvanou smíšenou smlouvu, to znamená, že na té naší straně by nebyla jenom Evropská unie, ale také všechny členské státy. To se stalo, a proto tedy teď musí vyslovit souhlas s ratifikací i parlamenty jednotlivých členských zemí včetně toho našeho.

Teď jenom velmi stručně k obsahu.

Řeší spolupráci nejen obchodní, ale také v oblasti lidských práv, v boji proti terorismu, mezinárodním soudnictví a tribunálech, zbraních hromadného ničení i konvenčních zbraních. Pokrývá rovněž spolupráci ve zdravotnictví, v otázkách životního prostředí, energetiky, ekologických technologií, vzdělávání a vědě, v dopravě i v záležitostech týkajících se kybernetické bezpečnosti. Dohoda se dotýká také opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu, postupu proti organizované trestné činnosti a korupci. Obsahuje také ustanovení o spolupráci v oblasti daní, občanské společnosti, veřejné správy a zvládání katastrof. Ovšem podle mě snad úplně nejdůležitější princip je hned na začátku v čl. 1 hlavy 1, kde se praví, že základem spolupráce je dodržování demokratických zásad a lidských práv, stejně jako závazek podporovat udržitelný rozvoj. a závěr tedy chci už jenom zmínit, že bilaterální vztahy mezi Českou republikou a Malajsií jsou přátelské, bezproblémové a tato dohoda může pomoci vzájemnou spolupráci ještě posílit. Navrhuji k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji a otevírám obecnou rozpravu, kde eviduji jednu přihlášku, pana poslance Jiřího Strýčka. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Spotřebitelské ceny dokonce poklesly, jakkoliv toto číslo bylo ovlivněno negativními projevy koronavirové pandemie. Je zde i poměrně nízká nezaměstnanost a inflace, což patří mezi velmi silné stránky malajské ekonomiky. Možné riziko tady představuje pouze nestabilita a nedostatečně rychlé zavádění nezbytných reforem a volatilita cen zemního plynu a ropy na světových trzích.

To jsem chtěl jenom nad rámec tady této smlouvy, abychom viděli, že opravdu tato rámcová dohoda bude velmi výhodná i pro ekonomiku České republiky. Děkuji za slovo.

Ptám se pana ministra a paní zpravodajky, zda chcete závěrečné slovo? Pane ministře, nechcete závěrečné slovo? Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Žádný další návrh nevidím. Tedy dám hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh?

Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování s pořadovým číslem 115, přihlášeno je 135 poslankyň a poslanců, pro návrh 113, proti nikdo. Konstatuji, že vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.